Vážené poslankyně, vážení poslanci, přestávka určená zejména pro pana předkladatele už vypršela.

Nyní tedy pokračujeme v rozpravě, která naváže vystoupením pana poslance Štolpy. Prosím, máte slovo. Vážené kolegyně, vážení kolegové, diskutujeme tu dnes o zrušení elektronické evidence tržeb a já mám nejen na základě tohoto, ale také dalších nápadů a návrhů vlády z posledních měsíců a týdnů pocit, že všechno smysluplné a funkční vláda ruší a naopak čím větší nesmysl, tím na větší sílu se to snaží tady ve Sněmovně prosadit a převálcovat. Měli bychom tu diskutovat o tom, jak vláda pomáhá lidem v současné situaci vysokých cen, respektive proč vůbec nepomáhá.

Nebo by se měla vláda zpovídat Sněmovně, jak to je s napojením některých jejích členů na české podsvětí a organizovaný zločin. Vláda se zkrátka neumí postarat sama o sebe, natož aby se postarala o občany a jejich potřeby. Místo toho tu teď stojíme a řešíme zrušení EET, úspěšného projektu vlády Andreje Babiše, kdy stejně jako v dalších případech mám pocit, že motivací vlády není nějaká racionální úvaha či snad benefit pro české občany, ale že motivací je čistě truc vůči svým politickým konkurentům. Tak si pojďme říct a připomenout, co by tu dnes měla vláda řešit. Pojďme si připomenout, co dnes trápí naše občany. Míra inflace je 16 % a výhledy nejsou optimistické. Nelze to vše ani svádět na válku. Předválečná inflace byla kolem 11 %. Lidé a firmy čelí enormnímu zdražování v podstatě všeho. Nahoru letí ceny energií, ceny potravin, ceny pohonných hmot se už několik týdnů drží na rekordních částkách. A ne o jednotky procent, ale často jsou to desítky procent během několika měsíců. Ty problémy se netýkají jen nízkopříjmových spoluobčanů, ale výrazně zasahují už i střední třídu.

Byl to jeden velký PR počin, kdy jsme se dozvěděli hlavně to, že za všechno může předchozí vláda. A co víc, vláda jde proti svému vlastnímu programového prohlášení. Je to pět měsíců od vzniku vlády, a už tu porušují jednak slova z preambule, ale pak i pasáž o boji s šedou ekonomikou. Ta preambule programového prohlášení vlády, kdyby ji někdo z vládních představitelů ještě neznal, zní.